Tyto dva návrhy znamenají, že o návrzích grémia nebudeme dnes hlasovat v celku, ale budeme mít dvě hlasování. V prvním hlasování se vyrovnáme s návrhem na zrušení pevného zařazení bodů, tak jak jsem je přečetl, a v druhém potom budeme hlasovat procedurální návrh na meritorní procedurální jednání hlasování po 21. hodině ve čtvrtek.

Jako první je... Jako první je do diskuse přihlášen pan poslanec Lubomír Volný, dále k návrhu na změnu schváleného programu je přihlášen pan poslanec Marian Jurečka a potom budeme postupovat dál. Dámy a pánové, ještě jednou prosím o klid, ať slyšíme návrhy na změnu schváleného pořadu schůze. Slovo má pan poslanec Lubomír Volný. Děkuji, pane předsedající. Takže ještě jednou dobrý den, dámy a pánové.

Děkuji vám za pozornost a prosím vás o podporu tohoto návrhu. Děkuji.

Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne.